Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Vítám pana senátora Jana Hajdu a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Děkuji, vážený pane předsedo.

Děkuji, pane ministře. Je tomu tak. Prosím, pane zpravodaji.

A musím říci, že Senát se s plnou zodpovědností věnoval tomu, aby došlo ke zpřesnění některých záležitostí, které zde ve Sněmovně se některým z vás, kolegyně a kolegové, zdály příliš přísné. Musím říci, že Senát se s tou materií popasoval dobře, že některé lhůty prodloužil nebo změkčil, aniž by změnil původní smysl zákona, se kterým do Senátu odcházel. Proto i já se vyslovuji pro podporu senátní verze. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu a jako první vystoupí pan senátor Hajda.

Děkuji vám za podporu senátního návrhu, který předkládáme. Další v obecné rozpravě je pan poslanec Pavera a připraví se pan poslanec Petrů. Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové.

Ani Senát neupravil novelu zákona tak, jak my jsme požadovali, tzn. aby byl vstřícnější k menším vinařům, takže nepodpoříme ani tuto verzi, protože si myslíme, že i tento zákon jde proti malým podnikatelům, malým prodejcům vín, malým vinařům, stejně jako řada kroků, které učinila tato vláda směrem k živnostníkům a malým drobným podnikatelům.

Děkuji za pozornost. Nyní pan poslanec Petrů a připraví se pan poslanec Bendl. Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, já mám názor opačný. Ten zákon měl pouze jednu slabinu, že se příliš nezabýval právě oblastí nebaleného vína.

Já si myslím, že stojí za to tu úpravu přijmout. A pro úplnost bych chtěl sdělit, že jsem absolvoval velké množství jednání jak s malými vinaři, tak se Svazem vinařů a dalšími.

Děkuji vám. Prosím pana poslance Kalouska s faktickou poznámkou. A až potom dostane slovo pan poslanec Bendl.

Ale někomu, někomu jinému zase přinese újmu. Je to zákon zcela v duchu koncepce oligarchickosocialistické vlády, která se každou normou snaží prostě těm velkým přispět a těm malým ublížit. To je smysl tohoto zákona.